Stanovíli tedy ústavní pořádek takovou možnost pouze v jediném případě, je zřejmé, že za jiných situací to obecně možné není. Nejde přitom o mezeru v ústavě, pokud ústavní pořádek možnost projednat návrh zákona ve zkráceném jednání zná.

Podmínkou vyhlášení stavu legislativní nouze není jen hrozba určitých negativních důsledků, ale především existence mimořádné okolnosti, která má potenciál ohrozit základní práva a svobody zásadním způsobem, anebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody.

Právě ona mimořádnost odůvodňuje nezbytnost bezprostřední reakce ze strany zákonodárce a s tím související omezení ústavních principů, jež se vztahují k parlamentní proceduře. Závěr o existenci této mimořádné okolnosti tak musí mít rozumný základ a musí být podložen skutkovými okolnostmi. Nesouhlas parlamentní opozice se zkrácením procedury proto nezakládá prvek mimořádnosti ani v kontextu pochopitelného zájmu vlády na přijetí napadeného zákona před začátkem rozpočtového roku.

Jak to, že vláda dopustila navýšení platů ústavních činitelů o desetitisíce? Jak to, že nikdo nenapadne inflační doložku k církevním náhradám?

Souhlas.

Bez práce nejsou koláče.

Oni si zvýší platy, a důchodcům berou. Myslím si, že je povinností státu mi ty moje peníze vyplatit.

Já už chodím na nákup jen jedenkrát za týden, mám napsáno, co potřebuji, jenže každý týden jsou ty ceny vyšší. Řekněte jim, že je mnoho babiček, které by nikdy nešly žebrat, i kdyby neměly co jíst, a navíc nemají internet a ani nevědí, kam by šly.

Já mám tlačítkový telefon. Platba na místě je dražší. A brzy mi přijde vyúčtování od ČEZu.

My zase hájíme vaši vládu, protože skutečně jsme se měli všichni nejlíp.

Tohle je skutečně svět rozdělený, píše paní Jitka.